Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji další jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

Paní kolegyně Balcarová také ruší svoji omluvu.

Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Nyní probereme jednotlivé přihlášky do rozpravy. Jako první se hlásí pan poslanec Jaroslav Faltýnek. Připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň a paní poslankyně Věra Kovářová. Nyní tedy pan Jaroslav Faltýnek. A ještě než mu udělím slovo, požádám sněmovnu o klid...

Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo. Dovolte mi, abych jménem našeho poslaneckého klubu jak už jsem avizoval na jednání grémia Poslanecké sněmovny, nicméně tam se mi nepodařilo najít konsenzus všech subjektů ve Sněmovně navrhl nově zařadit do pořadu schůze bod, jeho znění jsem si odkonzultoval s panem ministrem Ťokem. Ten bod by se jmenoval Problematika mýta od roku 2006. Současně navrhuji tento bod zařadit na čtvrtek po písemných interpelacích na 11 hodin.

Děkuji za slovo. Musím ho politicky ocenit.

Od té doby proběhlo mnoho schůzí, na které ten bod byl zařazen, ale nikdo nenavrhoval jeho předřazení.

Zkusím to v krátkosti zdůvodnit. A nebudu mluvit o policejních aspektech této věci, protože to mně skutečně nepřísluší, pouze o politických aspektech. Protože oba dva ty případy se dotýkají rezortu ministra dopravy Dana Ťoka.

To sem prostě nepatří.

Otázka zní, jak se tam dostal.

Neumím se představit, jak by neznámého bezvýznamného lokálního politika, dokonce ani ne ze zastupitelstva Brna, ale z nějaké městské části, představenstvo Českých drah jmenovalo, či zvolilo teď přesně nevím, jaký je tam ten statut členem dozorčí rady ČD Cargo.